Alokace programu byla 20 milionů a požadavky jenom deset.

Děkuji.

Prosím, pane poslanče. Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážený pane premiére, včera prošel Sněmovnou návrh na zřízení Národní sportovní agentury. Přestože je ještě v Senátu, půjde do Senátu, rád bych se zeptal. Předsedu Národní sportovní agentury jmenuje a odvolává vláda na návrh předsedy vlády. Rád bych se zeptal: Budete konat veřejné výběrové řízení na post předsedy agentury? Děkuji a prosím pana premiéra o odpověď.

Prosím, pane premiére. Je důležité, že konečně se zabýváme sportem. Když jsem nastoupil jako ministr financí, tak rozpočet sportu byl necelé 3 miliardy a něco.

Máme vládního zmocněnce a je to dobře, že ho máme.

A já jsem strašně rád, že ta novela zákona prošla.

Já ještě, abychom si rozuměli, pane premiére. Návrh na předsedu dáváte vy vládě? A proto, aby tam bylo více kandidátů, tak je potřeba aspoň nějaké veřejné výběrové řízení. Budete dělat veřejné výběrové řízení? Děkuji.

Připraví se paní poslankyně Pěnčíková. Prosím, paní poslankyně. Děkuji za slovo. Vážený pane premiére, včera začalo kolečko jednání mezi Ministerstvem financí a jednotlivými resorty o rozpočtu na rok 2020. Jsem ráda, že si už i vláda uvědomuje, že nemá jak zaplatit večírek, který před pár lety zahájila a na který pozvala půl republiky.

Ekonomika stále roste, růst se pouze o několik desetin zpomalil. Těchto několik desetin znamená, že výdaje, které jste neplánovali, nemáte z čeho zaplatit. Vůbec si neumím představit, jak byste hospodařili v době ekonomické krize. Za prvé, vyjádření ministra obrany, že našel úspory ve výši 7 až 10 % personálních nákladů.

Tyto úspory se dle vyjádření ministra nemají hledat na platech učitelů. Vzhledem k rozpočtu Ministerstva školství, které je převážně tvořeno penězi na platy, je to vyjádření poněkud zajímavé. Znamená to tedy, že jízdné zdarma pro žáky budou muset zaplatit kuchařky a školníci? Děkuji. Já také děkuji a prosím pana premiéra o odpověď.

Ano, je pravda, že my se zabýváme rozpočtem brzo. Vy jste jim dali za šest let celkově míň důchodu než my za jeden rok. A ještě důchodci nad 85 tisíc korun navíc. A těším se. Já jsem rád a mám rád takové večírky, že můžeme pomáhat lidem. A taky jsme navýšili platy, samozřejmě, učitelům.

A teď říkáte zrušit, zrušit.

A potom za vašich vlád to šlo úplně dolů.

My chceme plnit samozřejmě naše závazky.